Takže zhruba tady toto.

Děkuji, pane předsedající.

To přece nemůžete myslet vážně. Uvědomte si také jednu věc. Plyn, to jsou také hnojiva pro zemědělství.

To je také petrochemie a s tím související materiálová nouze, která přijde v oblasti výroby plastů a podobně. Ceny stoupají. Pakliže tento mechanismus chcete nějakým způsobem regulovat což už tady úspěšně reguloval minulý režim celou dobu tak ty vaše pokusy, které tady předvádíte, opravdu nestačí, uvažovat o tom, jestli se sníží tahle daň, nebo tahle daň.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Brabec. Děkuji za slovo.

To oni dobře ví, jak si mají poradit. Takže to přece není žádná zásluha vlády. To by nebyla zásluha ani naší vlády, není to zásluha ani této vlády.

Tak nevím, jestli také členové české vlády nám to...

Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych k tomuto návrhu rád přednesl stanovisko za náš poslanecký klub.

Jak už tady mnohokrát zaznělo, je to Putin, kdo zdražil ty ceny, a maximálně, co můžeme udělat, je pomoci s drahými energiemi. Ale lidi, ať už jsou na vesnici, nebo ve městech, si uvědomují, že s energiemi musíme šetřit, protože jsou drahé a vzácné, a celý systém, jak k němu jako vláda přistoupíme, musí tento fakt respektovat. Není možné, aby tady zaznívaly nápady, že budeme plošně snižovat daně a tak dále, což by samozřejmě vedlo k tomu, že se s energiemi bude plýtvat na místech, kde se s nimi plýtvat nemá. Prvním řešením, se kterým jsme přišli, byl v únoru tohoto roku bonus na energie. To jsme měli takovýto šek. Tehdy to bylo ještě 800 korun. Od té doby bohužel zdražování pokračovalo, takže dneska už by ta částka na tom šeku byla vyšší. Připravili jsme návrh řešení, který jsme poslali panu ministrovi, který právě vycházel z toho, že přímo na účtech lidí by se měla objevit úspora, že by to nemělo být formou nějaké dotace, ale primárně by ty úspory měly být na účtech občanů, ale nikoliv v podobě, že se budou rušit nějaké daně, ale že ten tarif bude motivovat k úsporám. To jsem rád, že se to podařilo Ministerstvu průmyslu a obchodu připravit, a to je podle mě důležitá změna.

Ještě si pamatuji, tehdy jsme byli v Otázkách Václava Moravce a já jsem za klub Pirátů říkal, že jsme připraveni podpořit návrh na vouchery tak, jak ho připravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu za minulé vlády, ale bohužel ten návrh se nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Takže teď tady ten návrh máme a to řešení je za prvé flexibilní, což si myslím, že v této situaci je velmi důležité, že můžeme flexibilně nastavovat výši slevy podle toho, jak se bude vyvíjet zima, jak se budou vyvíjet možnosti státního rozpočtu, samozřejmě. To řešení je férové a pomáhá i střední třídě a širokým vrstvám obyvatelstva.

Zazněl tady velmi emotivní projev od pana Okamury a dalších zástupců opozice. Já bych si strašně přál, kdybychom se mohli vyvarovat laciné rétoriky, kdyby opozice kromě toho, že vystupuje tady na plénu Poslanecké sněmovny, což je v pořádku, více spolupracovala s vládou, přinášela své konstruktivní nápady přímo na jednání s jednotlivými zodpovědnými ministry, protože to se dneska neděje.

Já se chci zeptat, kolik takových schůzek s panem ministrem Síkelou jste iniciovali?